Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pakliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pánů zpravodajů. Není tomu tak.

Prosím, paní poslankyně.

Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendovi. Po něm pan poslanec Klučka. Dobré odpoledne. Jedná se tedy o pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Děkuji. Pan zpravodaj. Děkuju, pane místopředsedo.

Děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Jestliže se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu premiérovi i panu zpravodaji.